Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy.

Vítám mezi námi senátorku Šárku Jelínkovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi uvést návrh novely zákona o kompenzačním bonusu. Jedná se o téma mimořádného významu, protože nás nečeká nic menšího... Přesto poprosím o kolegy o větší klid v sále, aby věnovali pozornost předkládanému vyjádření. Děkuji, pane místopředsedo. Protože nás nečeká nic menšího, než rozhodování o tom, zda ti, kteří si to zaslouží a kteří to naléhavě potřebují, dostanou pomoc nebo nikoliv. Jsou to přitom často lidé, kteří jsou nyní z velké části odkázaní na pomoc státu, protože v minulých měsících se jim dostalo minimálního, nebo také vůbec žádného příjmu z jejich podnikání. Jsou to lidé, kteří nedostanou desátého ani patnáctého pravidelnou výplatu na svůj účet, ale stejně musí zaplatit složenky, nájem, hypotéku nebo došlé faktury od dodavatelů. Dovolím si na základě vlastních poznatků z posledních několika dnů jednoznačně říci, že snaha vytvořit z této pomoci politikum je pro postižené podnikatele jen velmi obtížně srozumitelná. Mým úkolem dnes je, abych vám vyložila všechny karty na stůl tak, jak ve skutečnosti jsou.

Proč si myslím, že je správné tímto zákonem právě dnes, na tomto místě, našim podnikatelům společně a spravedlivě pomoci.

Každému, kdo má povědomí o tom, jak funguje daňový systém a jak se v něm projevují takzvané daňové bonusy, které v právním řádu nejsou žádnou novinkou, muselo být známo, že se na dopadech vyplácení bonusu budou podílet jak státní rozpočet, tak kraje a obce.